Před polední přestávkou byl do rozpravy jako první přihlášen místopředseda vlády Karel Havlíček, po něm vystoupí paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

Vždycky je to do určité míry kompromisní řešení.

Současně ale bereme i faktor jakési minimalizace porušení konkurenčního prostředí.

Ne vždy se to podaří, ale přesto je to významný faktor. Tady je zajímavé se podívat na to, jakým způsobem to dělají ty ostatní dvě země, které uvolňují s námi.

V každém případě ještě jednou, plán máme, je jasně komunikován a nedovedu si představit, že by někomu nebyl zcela zřejmý. Čímž neříkám, že všechno to, co tam je, a všechny ty prováděcí předpisy jsme udělali úplně geniálně, úplně správně, a nebojíme se říct, když někde uděláme chybu, opravíme ji.